Toto není standardní trh, toto je burza. Rád to každému poskytnu. Dobře, že máme registr smluv, že se tam můžeme všichni podívat.

Právě proto, že byla přijata ona opatření. Často se tady uvádí Švédsko. Krásná země.

A to je si třeba uvědomit.

A myslím si, že je to zcela zřejmé dnes snad každému.

Ta data zveřejňujeme pravidelně a nechci je tady opakovat.

A máme dnes aktuálně zhruba dvě problematické lokality.